Například my říkáme: dodatečné náklady pro živnostníky a podnikatele mohou ohrozit jejich činnost. A co na to říká Ministerstvo financí?

Já vím, že znáte odpověď, že není. Daň není náklad.

Jak může Ministerstvo financí kdyby to napsalo Ministerstvo kultury, tak bych se pousmál, kritizoval a nedivil bych se.

Tvrzení Ministerstva financí: Zákon vznikal déle než rok na základě konzultací, zahraničních zkušeností po analýzách dopadu ve spolupráci se zástupci podnikatelů z mnoha různých oborů. A teď si zkusme říct fakta.

To je také fakt.

Tak je to chaotické, nebo to není chaotické?

Systém přenáší náklady na výběr daní na poctivé podnikatele živnostníky. Naše tvrzení. Tvrzení Ministerstva financí: Více než 90 % podnikatelů běžně používá internet, připojení tedy mají. Nic dalšího nepotřebují.

Devadesát a devatenáct. Je to fakt rozdíl. Takže takhle se vyvracejí údajné mýty, takhle povrchně a nekvalitně argumentuje Ministerstvo financí.

Pan ministr někde inzeroval nebo zveřejnil, a je to dobře, to já oceňuji, že se zveřejňují všechny objednávky a smlouvy Ministerstva financí, opravdu, to nemyslím ironicky.

Budiž, je to jeho slovník.

Vy sám se velmi často rozčilujete, jak vás někdo uráží. Tady jsou takoví jemnocitní kolegové z hnutí ANO, ti každý malinký osten chrání svého předsedu. Tak buďte stejně přísní na svého předsedu, ať neuráží členy poslaneckého klubu ODS. To v té debatě nikam nesměřuje, to tu debatu nikam neposouvá.

Tady vidíte ochotu některých velkých evropských států se tím problémem zabývat, respektive neochotu.

A kdo chce, tak vystaví dvě faktury, protože tam je jedna faktura do sta tisíc, a já si myslím, a bylo to v debatě na rozpočtovém výboru se zaměstnanci Ministerstva financí, že by třeba byla vhodnější částka jeden milion korun měsíčně.

Nicméně že je to menší část té šedé ekonomiky, to je pravda. Jednodušší daňový systém a snížit cenu práce.

To by bylo bezesporu lepší.

Je to špatně, nebo dobře?